Děkuji zástupci navrhovatelů.

Předtím bych jenom řekl, že ve druhém čtení neumíme zamítnout, takže do třetího to půjde. Takže pokud se týká rozpočtového výboru rozpočtový výbor návrh zákona tak, jak byl předložen předkladateli poslanci panem Radimem Fialou a dalšími, zamítl. A za druhé, protože si uvědomuje, že se jedná o závažný společenský a ekonomický problém, tak doporučuje Sněmovně, aby při třetím třetí přijala doprovodná usnesení.